Děkuji, pane předsedo.

Jen připomínám, že v minulých minutách jsme při definování pojmů mluvili o pojmu sázka.

Já vás, kolegyně a kolegové, znovu prosím o klid.

Adresáty těchto právních norem jsou subjekty soukromého práva a subjekty veřejného práva ve smyslu správních orgánů, kterým je svěřena působnost v této oblasti.

Obecně ale není v loterijním zákoně soustava správních orgánů pro oblast hazardních her vymezena. Z toho konsekventně vyplývá i neexistence obecných ustanovení vymezujících pravomoci těchto orgánů.